Děkuji za podporu tohoto návrhu a děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní by měl vystoupit kolega Kolovratník.

Navazují na to moje dva pozměňovací návrhy. Já to vezmu v uvozovkách odzadu, nejdříve tím druhým, jednodušším, který se týká slev na veřejnou dopravu, slev pro seniory a studenty ve veřejné ekologické dopravě železniční.

Vy jako koalice, jako vláda jste i ve svém vládním programovém prohlášení prohlásili, že je budete revidovat, že se na ně podíváte, ale ten krok jste bohužel udělali opačným směrem, než je představa nebo než je vidění této věci naše, opoziční. Tady připomenu, že slevy pro seniory a pro studenty byly a fungovaly za vlády hnutí ANO a sociální demokracie, té předchozí, ve výši 75 %. Jinými slovy, zvýšili jste cenu za veřejnou dopravu těm nejpotřebnějším, primárně tedy seniorům, vlastně dvojnásobně, o polovinu.

Ty důvody jsou vlastně stále stejné, které tu v těchto dnech a týdnech zaznívají stále dokola problémy s cenami energií, to, co se lidem objevuje na jejich účtech nebo účtenkách a složenkách. Jenom v těchto dnech informace, které přicházejí od veřejnosti v souvislosti se zvýšením záloh na energie od letošní zimy, nájmy, ceny potravin, inflace a tak dále, to všechno jsou věci, které v tuto chvíli ještě třeba nemají tak zásadní dopad, ale věřte, že na seniory, na ty nejohroženější, dopad od následujících měsíců a právě od příštího roku mít budou. Proto vás chceme zkusit přesvědčit o tom, že tady to snížení slev, byť to může vypadat jako nějaký kompromis, že zkrátka rozumné není.

A teď druhé téma, které považuji za ještě zásadnější, a to je téma dotací, celkových dotací nebo celkových zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.

Řekla, že prezentovaný deficit státního rozpočtu ve výši 295 miliard nezohledňuje rozsah nerovnováhy, a ten rozsah té nerovnováhy je podtržen, právě se prohlubuje v bilanci státních účelových fondů, dominantně Státního fondu dopravní infrastruktury, kde tedy je to zvýšeno o těch 30,7 miliardy formou půjčky. Národní rozpočtová rada považuje tento přístup k optické redukci deficitu za nevhodný, znovu opakuji, nevhodný.

Už když pan ministr Kupka prezentoval tady tu půjčku, ta jednání s Evropskou investiční bankou a teď podtrhnu, nekritizuji samotný fakt vztahů a jednání s EIB, je to správná cesta u projektů, u konkrétního projektového financování, ale ne u takto velkého investičního rámcem tak byl pan ministr a také zástupci EIB dotazováni přímými dotazy novinářů, jaké budou parametry toho úvěru, jak bude vysoký úrok, jak budou vysoké splátky, jak budou rozložené v čase. Na té tiskovce padl přímý dotaz, jestli to bude s úrokem zhruba 5 %, a novinář byl odkázán na tajnost takové informace.